Jedná se o poslanecký návrh zákona, který má pouze jedinou ambici legislativně rozšířit věcné osvobození od daně u nových staveb o kategorii dokončených nebo užívaných bytových jednotek v rodinných domech a předejít tak někdy i nejednotnému přístupu správce daně v této věci.

Finanční úřady na rozdíl od bytových domů však většinou odmítají uplatnit osvobození, pokud by se mělo nabytí týkat toliko některé z bytových jednotek, jež jsou vymezeny v rodinném domě. Oba typy staveb, tedy bytové i rodinné domy, se považují za tzv. stavby pro bydlení. Rodinný dům však může mít nejvýše tři samostatné byty. Rozdíl mezi bytovým a rodinným domem není v zásadě kvalitativní, ale kvantitativní.

Ze šetření veřejné ochránkyně práv vyplynulo, že ve více než čtvrtině případů správce daně přesto akceptoval výklad, podle něhož bylo nabytí bytových jednotek v rodinných domech od daně osvobozeno. To je mimochodem ukázkový případ toho, jak nejednotně u nás postupují daňové orgány, jak existuje, či lépe řečeno neexistuje nějaká právní jistota jejich postupu. Pokaždé, když se otevře tento zákon, se ale současně vede legitimní debata o tom, zda výběr této daně je správný.

Od 1. listopadu 2016 jsou navíc vedle státu osvobozeny od placení této daně územní samosprávné jednotky či právnické osoby zřizované obcemi a kraji. Fyzické osoby a většina právnických osob musí tuto daň platit nadále. Platí ji vždy nabyvatel, což znamená, že tato daň jednoznačně zvyšuje náklady na pořízení jakékoli nemovitosti. Přitom tím dochází fakticky k dalšímu zdaňování již jednou zdaněných příjmů.

Ceny bytů, bytových či rodinných domů v posledních letech prudce stoupají, a to především ve velkých městech. Na vlastní bydlení fakticky nedosáhne ani střední třída, natož mladé rodiny. Právě z těchto důvodů Senát na základě usnesení výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu navrhuje v rámci pozměňujícího návrhu tuto daň úplně zrušit. Pokud by se tak stalo, v letošním roce by výpadek daňových příjmů byl zhruba 3 až 4 miliardy. To není něco, s čím by si státní rozpočet nedokázal poradit. Zrušení daně bude mít naopak jednoznačně pozitivní efekt pro občany povede ke snížení nákladů na pořízení vlastního bydlení, a zvýší tak jeho dostupnost. Senát se svým návrhem jednoznačně postavil za ty, kteří volí aktivní a odpovědný přístup k zajištění svého života a života rodiny. Proč by se kvůli této nesmyslné dani měli občané více zadlužovat a více omezovat? Omezovat a uskromňovat by se měl stát.

Některé daně mají jiný důvod než jen výběr daně a zvýšení příjmů státního rozpočtu, např. spotřební daň z tabáku nebo alkoholu. Ale tato daň, daň z nabytí nemovitostí, opravdu jiný důvod než příjem do státního rozpočtu nemá. Jedná se o daň a to jsem tady už říkal která zcela zbytečně zdražuje pořizovací náklady na vlastní bydlení, a tím znemožňuje některým osobám, aby si pořídily bydlení vlastní. A to poslední, co bych tady chtěl říct jedná se o zdanění již zdaněných peněz.

Já děkuji a nyní prosím zpravodaje garančního výboru, jímž byl rozpočtový výbor, pana poslance Romana Onderku. Pěkný podvečer. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já se nyní zdržím svého osobního názoru na danou věc. Chci pouze upozornit na jednu v uvozovkách drobnost, že senátní návrh znamená 13,5 miliardy minus do státního rozpočtu. A byl bych velice rád, když budeme hlasovat tento návrh, abychom si tohohle byli vědomi. Já také děkuji. A nyní otevírám rozpravu.

Tak na to je asi potřeba nějaké náklady investovat.